Já vám také děkuji. Pane ministře, hlásíte se? Poprosím, abyste si udělali pořádek v hlasovacích zařízeních, abyste se každý hlásil pod svojí kartou. Mate to řídícího schůze. Tady není moc nastavení, ten prostor pro zpravodaje a zároveň dva ministry ve sloučené rozpravě. Pracovní skupina, jak říkala paní ministryně Dostálová, byla zřízena už za minulého vedení Ministerstva pro místní rozvoj ve věci územního plánování.

Tam ty teze jsou, některé návrhy jsou, ale skutečně nejsou vyřešeny podstatné věci, například ochrana veřejných zájmů, kdyby se z pozice samosprávy rozhodli postupovat nějakým způsobem, kde by se pak stát soudil s těmi obcemi. Je tam větší role regulačních plánů, ty teze k tomu jsou. Myslím si, že i ty pracovní skupiny v těch 80 dnech nejsou pracovní skupiny pro skupiny, ale dosáhli jsme nějakých výsledků i směrem k tomuto druhému čtení v předkládaných návrzích. Ve věci digitalizace stavebního řízení, mám ještě 54 vteřin. Digitální a informační agentura není státní software house, není to agentura, která bude programovat nějaké řešení či to dodávat.

Já vám děkuji, pane ministře. Tím jsme vyčerpali všechna přednostní práva a faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Petr Liška. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, tak já jsem si myslel, že jsme dneska v druhém čtení, ale podle té rozpravy na začátku mně to připomínalo první čtení.

Já se přiznám, že jsem chtěl mluvit ke konkrétnímu...

Já jsem nikdy nezpochybňoval náplň toho zákona, ani v minulém volebním období. Teprve vlastně teď se dostáváme k nějakému možná funkčnímu modelu.

Ale je potřeba k tomu udělat některé legislativní kroky, které této stavbě pomůžou.

Dámy a pánové, já bych taky chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili projednávání tohoto návrhu zákona. Není to legrace.